Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Dobře, děkuji. Otevírám rozpravu. Zatím neeviduji žádnou přihlášku. Přečtu tedy omluvenky, které dorazily.

A dnes mezi 16. a 19. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Martin Kolovratník. Eviduji přihlášku do rozpravy paní poslankyně Fischerová. Máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo Jestli máte něco důležitého, co si potřebujete říct, tak vás poprosím, jděte do předsálí, aby zde byl klid. Já vám děkuji. Prosím máte slovo. Já vám také děkuji.

Je to poslanecký návrh tohoto zákona. Vycházelo se z pozměňovacího návrhu, který prošel garančním výborem, rozpočtovým výborem, četla jsem si k tomu i všechny pozměňovací návrhy.

Týká se to § 16, který původně byl ještě do roku 2010 v zákoně o místních poplatcích, a bylo tam uvedeno: Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Ale protože v § 15 byl stejný text jako nyní, působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti, což znamená, že automaticky toto neřešilo zastupitelstvo nebo samosprávní orgán obce, ale vždy úřad takzvaně neboli obec, většinou to býval ekonomický odbor. Proto mnozí ze starostů, možná i zde přítomných, o tom ani nevěděli, protože to šlo mimo ně.

A takto s tím opravdu jednotlivé obce nakládají. Tak proto jsem chtěla ještě jednou ve třetím čtení toto zdůraznit. Děkuji vám velice za pozornost. Já vám děkuji, paní poslankyně. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Budu velmi krátký. Já jsem víceméně ze solidárnosti nenavrhl ve druhém čtení zamítnout návrh tohoto zákona tak, jak nám byl předložen. Samozřejmě chápu pozměňovací návrhy, které přišly dneska na třetí čtení, a podpořím případně kolegyni Fischerovou, protože to je vážný faktický problém.

Já si myslím, že je to přesně ten problém řešitelný v tomto duchu.

A já si myslím, že tento návrh zákona je přesně v tomto duchu. A i když cítím s kolegy, kteří ho navrhli, tak já doporučuji svým kolegům a všem, kteří to cítí stejně jako já, aby tento návrh zákona nepodpořili v žádném znění. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. V tento moment nikoho neeviduji. Je tomu tak, ano. Takže pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím a táži se, zda si chce vzít paní navrhovatelka nebo pan zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak. Děkuji. V tom případě, jestliže tomu tak není, přistoupíme k hlasování o pozměňujících návrzích.

Máte slovo. Dobrý den, pane předsedající.

Za prvé. Rozpočtový výbor určuje zpravodajem pro třetí čtení v Poslanecké sněmovně poslance Jiřího Zemánka. Za druhé. Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 219/5 v následujícím pořadí: Za prvé bychom měli hlasovat o komplexním návrhu A. Je to tzv. komplexní pozměňovací návrh garančního rozpočtového výboru, který je identický s komplexním pozměňovacím návrhem ústavněprávního výboru pod bodem B. A k tomuto návrhu se přihlásil ještě pan poslanec Šincl pod písmenem E.